A pokud bychom zrušili Green Deal, tak pro další generace způsobíme horko, sucho a nepředvídatelné změny počasí. A já se domnívám, že Green Deal nerozporovala ani Babišova vláda na jednáních Evropské unie.

Děkuji, pane poslanče, za dodržení času.

Pane poslanče, máte slovo. Děkuji. Já, abych nemusel vás tady zneužívat, paní předsedající, tak tady mám několik glos k tomu, co tady zaznělo v uplynulých minutách.

A je to přesně naopak.

Kolega Brabec na jeden zapomněl, tím jsou například vodní elektrárny.

Německý parlament jedná úplně jinak. S rozvojem obnovitelných zdrojů, a já nemám nic proti nim, se budeme bavit o drtivém nárůstu nákladů na distribuci, to znamená fixní náklady elektřiny, a během velice krátké doby můžeme řešit skutečnou dostupnost energií. To znamená, přátelé, my tady to teplo a tu elektřinu mít nebudeme jako fyzicky, za jakoukoliv cenu, prostě my tady tu energii mít nebudeme. Takže pojďme se prosím posunout dál v té diskusi, pojďme držet programové prohlášení vlády, které jasně říká, že nebudou odstaveny tepelné uhelné elektrárny do situace, než vybudujeme dostatečně kapacitní stabilní zdroje.

Děkuji, pane poslanče.

Paní poslankyně, máte slovo. Já jsem původně chtěla vystupovat na předřečníka, ale pan kolega Král mně docela vyrazil dech, a tudíž bych prostřednictvím vás, paní předsedající, chtěl říct děkuji vám, pane kolego Králi. Děkuji za dodržení času. Pane poslanče, máte slovo. Vážená paní předsedající, já si dovolím reagovat na slova Václava Krále vaším prostřednictvím.

Když se budeme bavit o té cestě, tak tam určitě najdeme spoustu chyb a možná, když si tu diskusi rozdělíme tímto způsobem, tak to pomůže k tomu, abychom si navzájem porozuměli, protože v lecčems možná bychom potom našli společnou řeč, i když to takhle úplně nevypadá, když to dáme pod jednu takovouto nálepku. Děkuji za dodržení času.

Pane místopředsedo, máte slovo. Děkuji panu poslanci Královi, který potvrdil dlouhodobě, že je jedním z těch, kteří rozumí energetice.

Ale to byla si moje chyba, protože já jsem asi ten časový limit nedala. Jestli, pane místopředsedo, ještě někdo chcete dodat, omlouvám se. Pane poslanče, máte slovo. Vážená paní předsedající, děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych se taky vyjádřil k problematice Green Dealu. Ono už to tady zaznělo, že pokud bude prosazovat Green Deal Evropa, tak to myslím žádným zásadním způsobem neovlivní celosvětové klima. K tomu by se musel připojit pravděpodobně celý svět, abychom to zásadním způsobem ovlivnili. A druhá věc, kterou jsem chtěl tady zmínit. Myslím si, že všechno, o čem se tady bavíme, je bezpředmětné a ke změně klimatu bude docházet, pokud je to pravda, to, co nám říkají vědci, pokud se neobjeví nové zdroje energie, to znamená, pokud se nám nepodaří dotáhnout do konce výrobu elektrické energie pomocí fúzních reaktorů a případně pomocí biotechnologií. Děkuji za pozornost.

Pane poslanče, máte slovo. Děkuji.

Druhá věc. Rozvoj obnovitelných zdrojů, a já skutečně nic nemám proti obnovitelným zdrojům, jsou vhodným doplňkem naší energetiky, ale nemohou být nikdy, aspoň v dohledné době, pilířem energetiky, tak nás vede ještě do jedné závislosti, jenom abychom si to uvědomili, a to závislost na Číně.

A v neposlední řadě, prosím, Česká republika je energetická velmoc. Nepodceňujme se, jsme světovou energetickou velmocí, pojďme s tímto obrovským potenciálem, který nám odkázali naši předkové, hospodařit. Zatím mám pocit, že jdeme přesně opačnou cestou, například tím, že chceme ukončit provoz tepelných uhelných elektráren, a tím, že se připravuje nekoncepční rozvoj komunitní energetiky, který nás povede do těch konců, které jsem tady naznačoval. Já také děkuji za dodržení času. Já děkuji za slovo, paní předsedkyně.